Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nám jde o to, aby se vůbec celý ten volební systém nějak sjednotil tak, aby pro občana voliče to bylo nejjednodušší.

Myslím, že to žádný problém není a nákladnější by to také nebylo.

Já bych vás přesto požádal, abyste tento návrh pustili do druhého čtení, protože je otevřený diskusi, tím pádem je otevřený i změnám.

Ale tam, jak asi všichni víte, ten termín záleží na libovůli jednoho člověka, v tomto případě prezidenta republiky.

Děkuji zástupci navrhovatele. Navrhuji, abychom přistoupili k hlasování o předložených návrzích.

Já vás odhlašuji, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Mám tady dva návrhy.

První je návrh na zamítnutí a druhý návrh bude na vrácení. Zahajuji hlasování. Nefunguje vám karta?

Nyní přistoupíme k hlasování. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto končím projednávání tohoto tisku.